A teď tady máme prostě nějaký parametry.

Prostě český národ je takový, my jsme takoví, že prostě držíme, držíme, necháme si nakládat a necháme si nakládat.

Jako co si o tom já mám myslet jako? Nebo je bublina vaše? Naše bublina?

Na základě řádného soudu, nikoli lidového. Prosím, pokračujte. Mým prostřednictvím oslovujte. Oslovuje se vždy prostřednictvím předsedajícího.

To je správná připomínka.

Řekněte mi, prosím vás, jestli jsem doteď nehovořil k věci?

Je to snad něco proti něčemu?

Tak do koše, tak pardon, tak koš je možná horší.

Proti takovému zdražení roční známky se výrazně staví hnutí ANO. Takže my, vážení spoluobčané, s tím zásadně nesouhlasíme.

Z našeho úhlu pohledu, abyste neříkali, že nejsme konzistentní, že tady prostě plkáme, že prostě nepřinášíme nějaká řešení. Naše návrhy a naše konsolidace. Zejména v období hospodářského růstu.

To jsou fakta, ta jsou dána.

Vracíme se zpět do hluboké minulosti.